Další je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Kořanová. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dále co obsahuje, tak je například umožnění bankám a pobočkám zahraničních bank poskytovat elektronickou identifikaci mimo NIA pro subjekty, kterým to stávající právní řád zakazuje.

Tolik ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

Na těchto pozměňovacích návrzích je shoda jak Ministerstva financí, vnitra, tak i České bankovní asociace. Děkuji.

Děkuji za slovo.

A v té chvíli vlastně existují jako bankovní klienti, ale neměli tam tu fyzickou přítomnost.